Nedovedu si představit, že by mi pan Faltýnek řekl, že nemám vystoupit. No, on mi někdy říká, že mluvím příliš dlouho. Takže dneska asi tu kritiku sklidím také. Ale já si stejně svoje řeknu. Čili prosím Sněmovnu, vás milé kolegyně, milí kolegové, zapomeňme chvíli na ty politické roztržky i když vím, že v tomhle jsem asi naivní a zkusme se na to podívat optikou materiálního formálního právního státu a uvidíme, že jdeme do rizika, které se nám poslancům nemusí vyplatit.

Nyní dostane slovo pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Já jenom velice krátce. Nezlobte se na mě, vykládáte, a teď mluvím o hnutí ANO, že nejste politici. To, co tady předvádíte, tak... Drtivá většina poslanců této Sněmovny je rozhodnuta hlasovat pro ten zákon. Vy jste si jako prioritu vašeho hnutí, a to vypovídá o vás všechno, zvolili to, že budete za každou cenu hájit kšefty svého šéfa. Každému je dopřáno, nebo mělo by být dopřáno, aby v této zemi podnikal, ale už by nemělo být, aby podnikal s veřejnými penězi do své kapsy. Prosím vzpamatujte se a alespoň zčásti začněte dodržovat to, na co jste lidi nalákali před třemi a půl rokem při volbách. Nyní vystoupí pan místopředseda Filip a připraví se pan poslanec Chalupa. Děkuji, vážený pane předsedo. Členové vlády, paní a pánové, řada argumentů tady padla a já se mohu omezit jenom na to, jak vnímám tento návrh zákona. Vítězem tohoto souboje, přijetí zákona o střetu zájmů, bude Andrej Babiš. Protože ten zákon není zákonem, který by řešil skutečný střet zájmů, a je příliš jednostranný. Druhým vítězem bude prezident republiky, přestože přehlasujeme jeho veto. A já nejsem ten, který by hlasoval podle toho, kdo co navrhuje, ale podle toho, co je navrženo. My jsme pro tento návrh zákona hlasovali proto, protože neprošel náš návrh, návrh KSČM, o majetkových přiznáních, a je nutně potřeba dalšího zákona, který omezí možnosti, které tady ve střetech zájmů jsou.

Jenom bude přijat zákon, který jim bude po vůli, protože oni chtěli potrestat někoho, kdo je zbavil moci, když to nedokázaly jiné politické strany. KSČM nemůže změnit své hlasování, protože se zavázala občanům, že bude důsledně bojovat proti střetu zájmů, proti neoprávněnému obohacování na úkor společnosti, na úkor veřejných prostředků. My máme jiný důvod pro přijetí toho zákona než ODS, TOP 09 a ti, kteří jsou zasaženi korupcí, ať jsou z jakékoliv politické strany.

Ale to se samozřejmě nehodí. Pokud jde o tento návrh. Nejsložitější, co na něm je, je výsledek pro politické strany, politická hnutí, který udělá Ústavní soud před volbami. Jestliže nezruší nic z tohoto zákona, tak jsme z toho vyšli možná se štítem nepříliš čistým. Když zruší byť jednu větu, například to, odkdy to má platit, prohráli jsme jako politici. Přesto není možné, abychom dál nepracovali na střetu zájmů politiků s veřejnými prostředky.

Moc dobře jsem to věděl a říkal jsem, že to je správně! Že se to nemůže týkat jednoho člověka a nemůže se to týkat jedné kategorie politiků. A jestliže tento zákon přijmeme, tak přijmeme zákon, který i bez rozhodnutí Ústavního soudu budeme muset změnit, a nevím, jestli tato Sněmovna má pro to sílu. O síle těch, kteří budou měnit takový zákon, pravděpodobně rozhodnou voliči v letošních volbách. Byl bych rád, aby rozhodovali nikoliv podle hesel, nikoliv podle toho, kolik kdo dá do volební kampaně prostředků, ale aby si uvědomili, že všechny politické strany tady mají určitou historii a ta historie je pro českou politickou scénu dvacet pět let stará. Nemusím říkat dvacet sedm, protože to byla federální historie. Někteří ji pamatují, někteří na ni rádi vzpomínají a jiní by nejraději zapomněli, co se v té době divoké privatizace dělo.

Děkuji vám. Ještě než vystoupí pan poslanec Chalupa, je tady faktická poznámka pana předsedy Kalouska. Děkuji za slovo.

Říkám to pro veřejnost, ne panu místopředsedu Filipovi.